Děkuji za slovo, pane předsedo.

Byl jsem té diskuse mnohokrát účasten a stojím za tímto kompromisem, protože to, co je vám teď tady předkládáno, je víceméně kompromis jednotlivých členských států na půdě Evropské unie, které se zavázaly, že budou tento legislativní rámec implementovat do svého právního řádu.

Já si myslím, že to prostě nejde. Jsem přesvědčen, že v rámci společné bezpečnosti společného finančního trhu v Evropě je tento návrh nezbytný. Jsem přesvědčen, že má být implementován do českého právního řádu. Jsem ale také přesvědčen o tom, že český parlament má říct: toto chceme schválit, protože to je dobré pro občany České republiky. Že nemůže říct to, co nám vlastně vzkazuje vláda tím procesním návrhem: koukejte to hned rychle schválit, protože to po nás chce Evropská unie. To je to nejhorší, co by mohla vláda udělat.

Byl jsem přímým účastníkem velmi intenzivních a velmi složitých debat, které trvaly téměř tři roky na úrovni Evropské unie. Myslím si, že pro národní parlament šedesát dní není žádná přehnaná lhůta, abychom po těch šedesáti dnech po projednání ve výborech mohli říct ano, tuto právní normu chceme přijmout, protože to je ve prospěch občanů ČR, a ne jak nám tady vláda a pan první místopředseda jistě promine mírně ignorantsky říká: koukejte to schválit, protože nad námi visí implementační termín. Dovoluji si vetovat, dovoluji si požádat o to, abychom nezkracovali lhůtu, a současně si dovoluji říct, že tento kompromis podporuji. Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Jsem v tom nevinně a jsem tady pošťák, protože já nerozumím panu poslanci Kalouskovi, prostřednictvím pana předsedy.

Já nechápu, proč se to vetuje, když nám hrozí postih ze strany Evropské unie.

Pan předseda Kalousek. Prostřednictvím pana předsedy Poslanecké sněmovny vy, pane první místopředsedo vlády a ministře financí, nejste pošťák. A vy každý návrh zákona, který tady předkládáte, předkládáte na svoji politickou odpovědnost a my zvážíme, do jaké míry je politická odpovědnost cítěna vážně, nebo nikoli.

Rozumím tomu, že ve Sněmovně se mluví hrozně dlouho o všem možném. O tom můžeme také mluvit. A já předkládám návrh, který pan bývalý ministr financí Kalousek, jednal o něm tři roky. Buď jsem nenormální, nebo to nechápu.

Celkově tomu nerozumím, takže se omlouvám. Děkuji.

Jenom se zeptám: Fakticky, nebo řádně? Prosím, máte slovo.

Prosím pana předsedu klubu hnutí Úsvit.

Musíme počkat. Ale mohl jsem počkat ještě déle, já jsem vás nechtěl honit.

Chtěl bych podotknout podle zásad logiky, že tyto varianty se vzájemně nevylučují. Zdůrazňuji, že ho podporuji. Že vám chci podat své svědectví, že je skutečně výsledkem téměř tříleté intenzivní a velmi komplikované diskuse na úrovni všech států Evropské unie, a znovu zdůrazňuji, že tento kompromis podporuji. Ale to, co zjevně panu místopředsedovi vlády nedošlo, a teď ponechávám na jeho uvážení, zda proto, že není normální, nebo proto, že tomu nerozumí nedošlo mu to, že nám extrémně záleží na tom, aby tento národní parlament měl šanci se s tím skutečně seznámit a aby dospěl k názoru jako zástupce svých voličů, že schválení tohoto zákona je dobré proto, že je to dobré pro Českou republiku a pro její obyvatele.

Mám tady faktickou poznámku pana poslance Schwarze, který ji stahuje.